Já jsem myslel, že po včerejším mém vystoupení, že to bude trošku jasnější některým vládním poslancům a ministrům, že prostě není možné, abyste tímto způsobem připravili důchodce o peníze.

Myslím, že bychom si měli skutečně říci, jaký je stav a jaká je situace kolem sociálního zabezpečení důchodců v České republice.